Vážené kolegyně, vážení kolegové, uvědomujeme si, že náš návrh na jedné straně oslabí příjmy státního rozpočtu v položce výběru daně z příjmů, ale současně velkou část objemu těchto prostředků vrátí do ekonomiky v podobě zvýšeného výběru nepřímých daní v důsledku vyšší kupní síly a spotřeby pracujících rodin. A hlavně jde o klíčovou investici do pracujících lidí a do naší budoucnosti, o budoucí sílu, stabilitu a perspektivu našeho státu a jeho obyvatel. Prosím vás o podporu zařazení tohoto bodu na program této schůze. Děkuji. Ještě poprosím o upřesnění názvu. Vy tady máte daňové zvýhodnění. A název daňové zvýhodnění? Děkuji vám, paní poslankyně. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařadit do programu schůze bod Diskuse na téma: je naše společnost připravena na možný blackout? Já už jsem na toto téma tady jednou hovořil. Bylo to v rámci podobného vystoupení, když se navrhoval nový... nebo když se navrhovala spousta nových bodů do programu, ono to tam trošku zapadlo. Bylo to samozřejmě zamítnuto koalicí.

Jenom tak pro zajímavost já jsem si ty materiály samozřejmě nevymyslel, našel jsem si je na internetu.

Takže z toho chápete, že při blackoutu internet nepojede, nepojede žádné elektrické zařízení, takže si nic nenajdou, takže nic nebudou vědět a nebudou vědět, jak se mají chovat. A budou se chovat špatně a všechno to povede k tomu, že ty problémy se prohloubí.

Já bych chtěl tedy dodat, že to nemusí být dny, můžou to být týdny, a dokonce měsíce.

Je to jasné.

Ten materiál, který vydal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje z projektu Vaše cesty k bezpečí, hovoří o těchto možnostech, které by k tomu vedly: Je to porucha způsobená přírodními vlivy.

Něco podobného se stalo masivně ve Spojených státech amerických. Podobný dopad může mít velká námraza nebo dlouhotrvající snížení. Dále je to významný přetok energie ze zahraničních rozvodných soustav.

Takže v případě náhlého nárůstu produkce elektřiny a nevyrovnání spotřeby na druhé straně by mohlo dojít k rozsáhlému výpadku.

Co se týká lidského faktoru, samozřejmě nechci zlehčovat kvalifikaci těch lidí, kteří se tímto zabývají, oni to musí být skutečně erudovaní odborníci, nakonec to proběhlo v našich médiích, že není to tak dávno, kdy nějaká taková nerovnováha se objevila v celé Evropě a naši odborníci to nějakým způsobem pak sanovali a zachránili. Nicméně kdyby došlo k nějaké velké krizi, tak víme to sami, když jsme vystaveni velké krizi, že někdy děláme věci, které bychom v klidu, kdy si to máme možnost rozvážit, nikdy neudělali.

Takže to by byla ohromná katastrofa. Říkáte si, to se nemůže stát. Bohužel už se to stalo a v podstatě je to v historické nedávné době.